A taky bych chtěl zmínit, že my tady řešíme situaci, která vznikla také politickým rozhodnutím české vlády i vlád evropské osmadvacítky.

Takže díky dvěma politickým rozhodnutím je dnes velká část živočišné výroby v krizi.

Děkuju. Je škoda, že v té debatě nejsme korektní.

Protože podmínky nového programovacího období se vyjednávaly za vaší vlády, prostřednictvím paní předsedající pane Kalousku, kdy ministrem zemědělství byl Ivan Fuksa a Petr Bendl. A já jsem se tehdy za agrární komoru a zemědělce aktivně těch jednání v Bruselu a ve Štrasburku účastnil a lobboval jsem za to, a to tady přiznávám a to koneckonců víme všichni, aby české zemědělství, ale nejenom české, ale i slovenské, maďarské, částečně i německé nebylo postiženo myšlenkou zastropování, toho cappingu. A tehdy to byla společná čísla resortu zemědělství a nevládních organizací. Ta částka byla odhadována ročně na 10 mld. korun, které jsme tímto lobbingem našim zemědělcům zachránili. Takže buďme v té debatě aspoň trošku korektní.

Taková je pravda. Poprosím k mikrofonu pana poslance Fiedlera, připraví se pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. A jednu jsem i sám zrušil, pak jsem toho skoro litoval, protože se opět tady objevila nesmyslná ta debata o skleníkových plynech. Proboha, podívejme se na to, jaký bod projednáváme. Projednáváme spotřební daně a ty skleníkové plyny, jak tady řekl pan ministr Brabec, Evropská unie se zabývá spoustou blbostí. A když už jsem se tedy dotkl Evropské unie, prostřednictvím paní předsedající panu poslanci Kučerovi: Pane poslanče, vy jste řekl, že zemědělství je absolutně předotovaný obor. Já si myslím, že s tím můžu souhlasit. Nevidím pana poslance... je tam pan poslanec Kučera. Já si myslím, že s tím můžu souhlasit. Protože nás do toho dotlačila ta slavná Evropská unie. Myslím, že bychom to asi sami od sebe nedělali. Jsou to ty slavné blbosti toho Bruselu, jak řekl správně pan ministr Brabec toho tu nevidím. Tam se řeší spousta blbostí. A teď si dovolím prostřednictvím paní předsedající trošku výtku k panu poslanci Kučerovi. Vy jste přece ta strana, která je ta vstřícně evropská pro tu Evropskou unii. A zkuste občas taky říct, že Evropská unie dělá blbosti, a zkuste někdy uvažovat reálně. Zazněly tady i nějaké další invektivy.

Vy jste tady, pane ministře, řekl, že ty platby budou na dobytčí jednotky. Že tam budou normativy prvků výroby. Že ty normativy obdrží Celní správa a bude podle toho dělat kontroly ve spolupráci asi potom s finančními úřady, zda jsou oprávněně čerpány odpočty, vratky.

Teď se na mě nezlobte, pane ministře, tady si protiřečíte.

Co tedy platí? Buď je blbost, co jste řekl, pardon, anebo je blbost napsaná v důvodové zprávě. Protože se to absolutně vylučuje. A pokud se to má evidovat na základě skutečné spotřeby, tak by mě opravdu zajímalo, jak se to bude evidovat, obzvláště u živočišné výroby.

Čili můj konkrétní dotaz: Budou to normativy, nebo bude to skutečná spotřeba? A pokud to bude skutečná spotřeba, jak se bude vykazovat? A teď budu pokračovat dále.

Já se ztotožňuji s tím, že bohužel jim musíme pomoci právě proto, že jsou znevýhodňováni.

S tím se naprosto ztotožňuji. Ale myslím si, že bychom se mohli zamýšlet nad tím, jakou jinou formu zvolit.

Zhodnocení platného právního stavu. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami. Pak je tady Předpokládaný hospodářský a finanční dopad.